Ten třetí se týká prověřit možnost připravit jednotný portál pro registraci dobrovolníků a poptávky jednotlivých krajů a institucí spravovaný Ministerstvem zdravotnictví.

To byl bod tři.

A to je téma, jímž bych ráda skončila tento svůj příspěvek.

Proto bych velmi apelovala na nového pana ministra a paní ministryni Maláčovou, také bohužel nepřítomnou, aby se k tomuto sešli, aby opravdu řešili účinné způsoby nejenom ochrany a prevence, ale potom i možného řešení v rámci těch domovů pro seniory.

za třetí jednotný portál pro registraci dobrovolníků; za čtvrté zapojit studenty přírodovědných a biomedicínských oborů; Děkuji za pozornost.

Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Současná opatření vlády jdou však totiž trošku odlišným směrem. Jsou velmi diskriminační vůči maloobchodním prodejnám, a protože právě v těchto dvou měsících maloobchody tvoří značnou část svého ročního obratu, jsou ta současná opatření vlastně úplně likvidační, pokud navíc přihlédneme k tomu, že tato vláda nahnala občany do velkých hypermarketů, které vlastně nadále mohou prodávat např. oblečení, obuv a další zboží, zatímco zmiňované specializované prodejny nikoli, a to navzdory tomu, že dle dostupných dat právě v malých provozovnách k šíření nákazy téměř nedocházelo. Pokud se dnes bavíme o prodloužení nouzového stavu, tak ten obecně chápeme především jako určitý právní rámec nejen pro jednotlivá vládní opatření, ale také především pro související kompenzace. Proto navrhujeme sérii několika usnesení i pro záchranu maloobchodních prodejen, které za jasně daných podmínek mohou vlastně nadále fungovat.

Poslanecká sněmovna

Žádá, aby v případě, že nedojde ke kompletnímu omezení všech sektorů ekonomiky a budou nadále otevřeny velké hypermarkety, vláda umožnila provoz maloobchodu za stejných nediskriminačních podmínek zohledňujících vážnou epidemiologickou situaci, a tím přispěla ke snížení rizikové koncentrace osob.

Ukládá vládě České republiky